Ale stačí se podívat, kolik činí dotace na biopaliva na tento rok, ze státního rozpočtu za šest měsíců například 350 tisíc korun. Ten byznys skončil. Takže znovu vyzývám pana poslance Kalouska, aby se omluvil, a pan Korte taky, protože oba lžou. Žádný zákon jsem neporušil a plním si povinnosti ministra financí podle zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji. Takže první prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Já určitě znám jednací řád. Já vím, že ten, kdo je vybaven přednostním právem, nemusí mluvit k věci. A já jsem jeden z nich, tak to občas také využívám.

Já nevím, co s tím máme dělat, jak nám přispěl do rozpravy ještě faktickou připomínkou.

Naštěstí. Vy jste tu debatu úplně rozbil. Ale úplně.

Ale je to úplně mimo mísu. Neříkám, že to ministr financí říct nemohl. Mohl. Ale k čemu nám to je?

A až si zas budete stěžovat, že vám to nejde tak rychle, jak jste chtěli, tak si vzpomeňte na to, jak to dneska od 14. hodiny vypadá a kdo tady mluví k věci a kdo ne. Uplynul. Děkuji za upozornění.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem víceméně chtěl říct totéž. Omlouvám se, já jsem uvedla, že pan Babiš jde s přednostním právem. Nicméně skutečně, a není to poprvé, vzpomínám si, jak...

Jako skutečně, když se na to někdo kouká, tak už se to nedá poslouchat. A pak aspoň to má nějakou logiku. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Pro pana ministra: Svolávám kontrolní orgán na čtvrtek 13 hodin.

Tam bude mít dost prostoru to vysvětlit. Děkuji.

Bude to k věci na vystoupení předřečníka, nikoli k bodu, který nám svítí na tabuli.

Myslím, že to obtěžuje už občany tohle poslouchat, obtěžuje to nás poslance ve Sněmovně. Vidím to tady dneska na sněmovně. Zažil jsem to minulý týden ve středu na rozpočtovém výboru. Vyřiďte si to ve volbách v rámci volebního klání, kdo vyhraje.

Děkuji. Děkuji a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Dříve než přistoupíme k hlasování, svolám kolegy z předsálí a využiji té chvilky a načtu omluvu paní poslankyně Matušovské, která se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů. A nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.